SPD prosazuje také dále protikorupční zákony s jasným řešením, nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace, zestátnění exekutorů a konec exekučních mafií, konec financování politických neziskovek to je to, co tak rádi podporují Piráti.

Chceme návrat do normálního života. Chceme, aby děti mohly chodit do škol bez omezení a bez podmínek. Chceme zvyšovat podporu pracujícím rodinám s dětmi. Chceme snižovat daňové zatížení živnostníkům, malým českým firmám. Je taky prostě neuvěřitelné, že státní zakázky dostávají firmy, které nedaní potom v České republice, vyvádí zisky. To všechno je potřeba udělat.

Nenechme si ukrást naši zemi!

Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jestlipak víte, jaký je rozdíl mezi sociální demokracií a hnutím ANO?

Proto sociální demokracie tento návrh zákona, ačkoliv jde na poslední chvíli, jasně, před volbami, podporuje, i když kdyby bylo po našem, tak už jsme to schválili v létě a nemusel z toho být předvolební cirkus. Takže ještě jednou, prosím, podpořte tento návrh zákona. Poprosím pak i senátory, protože je to jasný signál státu, že šetříme každou korunu a že jdeme jako politici příkladem. Velmi děkuji. Já vám děkuji, paní ministryně. Než přijde k mikrofonu, přečtu dvě omluvy.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Pan předseda Tomio Okamura toho má hodně před volbami, tak zapomněl, že poslanecký klub sociální demokracie před rokem skrze návrh Ministerstva práce a sociálních věcí opět navrhoval včas zamrazení platů politiků. A také zapomněl na to, že jsme samozřejmě podpořili minulý rok zamrazení, a byl to návrh, který jsme podpořili a který tehdy zpracovali Piráti.

Děkuji. Pan místopředseda Okamura si přeje reagovat s přednostním právem.

A právě v rámci tohoto hlasování tady byl pozměňovací návrh SPD, který navrhoval zamrazení na celé volební období, teď až do konce tohoto volebního období, a tam pro to právě nikdo nehlasoval.

A tenkrát jste nás v tom nechali všichni osamocené.